Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty... okamžik...

Poté bychom pokračovali pevně zařazeným bodem 17, což je sněmovní tisk 76, druhé čtení. Já vás poprosím, jestli byste se už v rámci možnosti mohli usadit na svých místech a ukončit diskusi.

Poté bychom se věnovali případně dalším bodům dle schváleného pořadu. Jako první se přihlásil pan poslanec Výborný, poté pan poslanec Farský. Prosím, máte slovo. Děkuji pěkně.

Důvodem je to, aby mohl být přítomen zástupce předkladatele, který zde ve Sněmovně nesedí. Děkuji za podporu. Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Farský. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych obrátit vaši pozornost k zařazení dvou senátních bodů. Myslím si, že je to škoda. Jsou to dva body. Jako první bych chtěl navrhnout bod č. 27, tisk č. 105.

Je to tisk č. 30, bod č. 4 této schůze. Já vám děkuji za podporu těchto dvou návrhů, které usnadní práci obou komor Parlamentu. Já vám děkuji. Pane poslanče, včera jsme hlasovali o některých vyřazeních, takže se nám aktuálně změnila čísla bodů.

Ano, děkuji. Dobrý den.

Bohužel náhle onemocněl zpravodaj a v tuto chvíli není nikdo, kdo by ji mohl zastoupit.

Hezké dopoledne, dámy a pánové. Za náš klub my téměř všechny návrhy, které tady zazněly, podpoříme, až na ten poslední, a to proto, protože kolegyně Fialová je připravena vzít roli zpravodaje tohoto třetího čtení. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit k pořadu schůze. Neníli tomu tak, tak se vypořádáme hlasováním s návrhy, které tu zazněly.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?